Prosím, ať nevedeme tento spor. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Nicméně když vidím ten obrovský zájem, dospívám k názoru, že jsem se dopustil chybné úvahy. Ano, tak to je postup, který je možný za předpokladu, že tady platí, že jste hlasoval pro. . Věřím vám, nepotřebuji důkaz. Pan kolega Stanjura?

Je zde tady návrh na revokaci. Všechny vás odhlásím. Žádám o novou registraci a jakmile se počet ustálí, budeme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. S přednostním právem si přeje vystoupit pan předseda Sklenák. Prosím.

Dovozuji z toho, že teď tedy bude opozice přicházet každých dvacet minut s tím, že budeme revokovat to, že jsme si odhlasovali, že omezíme dobu jednotlivých vystoupení. Prosím pana předsedu Kalouska.

Já jsem vás podpořil při tom návrhu paní poslankyně Jermanové a pak jsem dospěl k názoru, že to bylo chybné rozhodnutí.

Ano, děkuji.

Domnívám se, že by mělo být umožněno, aby poslankyně Lorencová dokončila své myšlenky.

Prosím pana poslance Vilímce a připraví se pan poslanec Svoboda.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové.

Mohu to ocitovat, pokud to tedy přečtu ze stenozáznamu.

Jaké zvýšení daňových výnosů nastane v případě zavedení EET.

U těch pěti posledních miliard korun se chci zastavit.